Já vám děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo. Navážu na pana ministra.

Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Zahradník.

Pan zpravodaj i pan ministr zdůraznili, že jsme nuceni tlakem Evropské unie zavést a začít podporovat také biopaliva druhé generace.

Děkuji, pane poslanče.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Jestli je to pravda? Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan zpravodaj. Máte slovo.

Děkuji za pozornost. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Jenom k tomu, co tady zaznělo. Určitě to není problém doplnit.

Pokud by biopaliva nebyla vyráběna v České republice, tak je budeme dovážet ze zahraničí a budeme je muset stejně přimíchávat.

A toto, o čem se tady dneska bavíme, je prostě to, že skutečně biopaliva druhé generace, tedy ta pokročilá biopaliva, která se vyrábějí už složitěji než primární, první generace, v celé Evropě zdaleka nemají asi takový náběh, jak se očekávalo, a proto i toto má být jakási podpora používání biopaliv druhé generace, která v České republice jsou zatím relativně, nechci říct úplně zanedbatelná, ale relativně v daleko menším podílu, než jsou právě biopaliva první generace.

Já vám děkuji, pane ministře. Nemá.

Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím nikoho, že by se hlásil. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.